Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 252. Tímto rozhodnutím jsme vyčerpali schválený program 23. schůze a já tuto schůzi končím.